Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Gabriela Pecková. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 821/2, který byl doručen dne 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 821/3. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně? Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky. Prosím. Dobré poledne, dámy a pánové. Když probíhalo druhé čtení tohoto návrhu, tak mě na tomto místě zastoupila moje milá kolegyně paní poslankyně Markétka Adamová, protože jsem byla služebně mimo republiku.

Není tedy divu, že návrh, který obsahuje hned tři, může činit problémy.

Na druhou stranu, co se týče dobrovolných hasičů, tam problém nemáme, rádi bychom tuto část podpořili.

Já vám děkuji za pozornost. Pokud samozřejmě tento můj návrh neprojde, pokračovala bych dále s přečtením usnesení garančního výboru a navržením procedury s následným hlasováním. Já vám děkuji, eviduji váš návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji. Nyní se hlásí s přednostním právem paní ministryně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Sněmovně před druhým čtením, nicméně když se to vrátí, tak to není nic proti ničemu a v podstatě moje stanovisko k tomu je neutrální. Jediné, na čem mi záleží, je, aby to pak prošlo tím procesem co nejrychleji. Nicméně jsem se původně přihlásila k té výtce, že tato novela řeší tři úplně různé oblasti. No, já jsem tady slyšela zrovna shodou okolností tedy z úst paní poslankyně Adamové v minulosti výtky, že zase některé zákony sem dáváme na několik novel, což většinou bývá právě proto, že vždycky ta jedna velká novela třeba řeší jednu oblast v zákoně, a několik měsíců po ní přijde novela, která řeší jiné oblasti. Tady zrovna v tomto zákoně, který je velice rozsáhlý, řešíme tři oblasti najednou. Ale nic mezi tím opravdu bohužel neexistuje. Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pastuchová.

Já jsem podala pozměňovací návrh, kde jsem to rozšířila na kolegy z horské služby a vodní záchranáře, sešla jsem se pak k tomu s kolegy z Ministerstva vnitra a hledali jsme způsob, jak bychom tam mohli dát i jiné složky.

Takže já bych se také připojila k tomu, aby se to vrátilo do druhého čtení, s tím, že já ten pozměňovací návrh už mám připravený, a pokud to vrátíme, tak ho tam hned vložím a budu ráda, když nám ten zákon vyjde ven tak, jak má být, a nevrátí se nám za měsíc zpátky, aby to zase někdo předělával a přidával tam to, co tam můžeme dát už teď. Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Pecková, prosím, máte slovo. Děkuji.